A to je zásadní sdělení pro veřejnost a to je potřeba jasně říci. Na konci je to pouze o té, řekněme, psychologii toho, zda ten dlužník před sebou bude mít jakýsi, já říkám pomyslný červený semafor, že bude vědět: a musím opravdu si tím oddlužením projít se vším, co k tomu patří.

Není tomu tak, nestrašme veřejnost ani my, ani média a nakonec ani ne část odborné veřejnosti.

Děkuji za slovo. Já si myslím, že odhadovat, jaká bude ta reálná soudní praxe, je bohužel v této zemi velmi odvážné, že bych si netroufal tady dělat nějaké predikce.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.